Tento zákon vláda nepředložila a ani, pokud je mi známo, ho nemá ve svém legislativním plánu. Takže tady dojde ke konfliktu, který lze jednoduše popsat asi následovně. Jestliže v této zemi vypukne nějaké obrovské bezpečnostní riziko nebo vybuchne sopka a státní rozpočet se dramaticky sníží, je zcela logické, že se v takovéhle situaci musí snížit všechny náklady, které jdou ze státního rozpočtu. Takže všichni zaměstnanci pravděpodobně začnou brát menší platy, nebudou se opravovat silnice a podobně. Avšak nárok na zdravotní péči podle ústavního pořádku, který není dotažen do konce prováděcím zákonem, ten nárok na péči zůstane stále v maximální podobě, která už nyní činí velké problémy a způsobuje to, že ve zdravotnictví jsou všichni naštvaní. Jestliže dojde k zásahům a odčerpávání peněz z veřejného zdravotního pojištění, bude situace ještě horší, protože zcela flagrantně budou porušeny principy, kdy člověk má nárok a jeho zdravotní stav vyžaduje například urgentní zásah a nebude ho možno provést.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji, pane místopředsedo.

Jedná se víceméně o vyjmutí z povinnosti pro územní samosprávné celky z ostatních změnových zákonů. Ale jsem stále přesvědčen, že Sněmovna by měla rozhodnout, jestli chce, nebo nechce vyjmout.

Děkuji. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Táži se, zda pan zpravodaj nebo navrhovatel nebo další zpravodajové si chcete vzít závěrečné slovo. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, rozpočtový výbor jednak schválil pozměňovací návrhy pod písmeny A1 a A2. Další pozměňovací návrhy pak byly podány na plénu při druhém čtení. Stanoviska budu přednášet. Chci říci, že návrh na zamítnutí nebyl podán. Co se týká hlasovací procedury, ta byla schválena garančním rozpočtovým výborem. Zaregistroval jsem námitku pana kolegy Vilímce. O té asi necháte hlasovat.

Pak dám hlasovat o jednotlivých variantách. Hlasovací procedura schválená rozpočtovým výborem je následující. Nejprve bychom měli hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem přednesl v předchozím vstupu v obecné rozpravě.

Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana kolegy Stanjury.

Své stanovisko jsem řekl. Já trvám, tak jako rozpočtový výbor, abychom hlasovali ve smyslu přijaté hlasovací procedury na rozpočtovém výboru. Děkuji. Nejprve tedy dám hlasovat o protinávrhu proti navržené proceduře pana poslance Vilímce, aby hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmeny D1 a D2 byla zařazena hned pod legislativně technické úpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento protinávrh v proceduře hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 80. Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o postupu hlasování, o proceduře, tak jak byla navržena garančním výborem.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 61, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 1. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas. Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Moje stanovisko je kladné. Nikoliv vaše stanovisko, ale stanovisko garančního výboru. Děkuji. Pane ministře, vaše stanovisko?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 62, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrhy A1 a A2 současně. Pokud tedy bude přijat A1, je D1 nehlasovatelný. Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali B1, B5, B9. Stanovisko kladné. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas.